Dále kdo souhlasí s tím, aby byl předložený návrh přikázán k projednání hospodářskému výboru jako výboru dalšímu. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? V hlasování číslo 23 bylo přihlášeno 170 hlasujících, pro 170, proti 0. Dále je návrh na přikázání k projednání výboru pro sociální politiku. Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Konstatuji, že návrh nebyl přijat. Ještě v rozpravě zazněl návrh na zkrácení lhůty. Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro toto navržené zkrácení lhůty? Kdo je proti? V hlasování číslo 26 se účastnilo 170 hlasujících, pro 98, proti 69. I tento návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme se vypořádali se všemi hlasovatelnými návrhy.

Děkuji.

Paní poslankyně Balaštíková vznesla námitku proti hlasování. Prosím, přihlaste se opět svými registračními kartami. Takže nejprve námitka.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tuto námitku? Kdo je proti?

Námitka byla přijata. Je tomu tak? Je tomu tak.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Konstatuji, že návrh na zkrácení lhůty byl přijat. Nyní dám paní předsedkyni možnost vystoupit s přednostním právem.

Tady slyšíme pořád, že si máme odbornou debatu nechat na výbory a nakonec to neumožníte? Děkuji. S přednostním právem pan místopředseda Bartošek, prosím.

Děkuji. S přednostním právem paní předsedkyně. Pane místopředsedo, prostřednictvím paní místopředsedkyně, dovolím si vám oponovat.

To je celé a to jste prostě zamítli. Děkuji. Pokud si pamatuji, investiční pobídky se tímto způsobem projednávaly bez přikázání. Děkuji.

Děkuji a paní předsedkyně. Ale myslím si, že příště byste se mohli domluvit a měli byste tu dobrou vůli projevit už hlasováním. Přesto i toto beru jako pozitivní krok, protože si myslím, že je nezbytné, aby se to v tomto výboru projednalo. Děkuji.